Tento plus je však v hodnotě, která se pohybuje v řádu jednotek miliard sumárně za všechny pojišťovny, a je těžko možné, aby takovýto hospodářský výsledek nakumuloval větší množství rezervních zdrojů pro případné výkyvy, jako byla zmiňovaná hospodářská krize, a které lze v budoucnu očekávat, byť třeba i v menší míře. Rezervní fondy, které jsou převážně naplněné, i tak reprezentují velmi malou peněžní zásobu, která se pohybuje u VZP, která ještě ten rezervní fond naplněný nemá bude ho mít naplněný letos tak se pohybuje v řádu plus minus asi tři dny. U těch nejlepších pojišťoven, které však činí jenom malý objem v systému zdravotního pojištění, se pohybuje maximálně desítky dní u jedné pojišťovny, okolo řádu stovky dní, ale to zdaleka nestačí na to, aby ten systém byl udržitelný při větším výkyvu. Tolik tedy zpráva ze zdravotního výboru. Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu i doplnění. Otevírám rozpravu.

Prosím pane poslanče, máte slovo.

Je to i na určité systémové zamyšlení se ministerstva, případně vlády, o tom, jakým způsobem dlouhodobě tento systém stabilizovat, aby nebyl tak citlivý na případnou hospodářskou krizi nebo jiné vlivy, které by mohly ovlivnit menší příjmy zdravotního pojištění. Děkuji za pozornost. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Myslím, že není potřeba. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž také nemám žádnou písemnou přihlášku, ale předpokládám, že pan zpravodaj zopakuje návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji. V podrobné rozpravě návrh na usnesení, který budeme hlasovat. Děkuji za slovo.

Děkuji panu zpravodaji. Není tomu tak. Je to hlasování pořadové číslo 187, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 187. Usnesení bylo schváleno. Schválili jsme tedy zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.